Chtěl bych tedy znovu vyzvat členy vlády, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny, do sálu, aby se účastnili našeho jednání, a pokud nikdo nic nenamítá, tak bych vyzval jako další přihlášenou v rozpravě paní poslankyni Golasowskou. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vás přeruším a vyzvu kolegy ke klidu.

Nicméně bych chtěla říct pár slov k programovému prohlášení vlády, a to konkrétně ke kapitole sociální politika. Jsem velmi znepokojena nicneříkajícími frázemi v programovém prohlášení, zejména právě ve zmiňované kapitole.

Já mám zkušenosti z praxe, že cíl by měl být specifický, měřitelný, akceptovatelný, realizovatelný a termínovaný. Spoustu věcí jsem v tom programovém prohlášení, co se týká cílů, prostě bohužel nenašla. Je tam například návrh o prosazování novely zákona o důchodovém pojištění, kde se říká, že se sestaví opět odborný pracovní tým pro důchodovou reformu.

Já bych měla velkou prosbu na vládu, která, pokud bude schválena, aby se tím opravdu zabývala a aby to nebyly pouze návrhy, které zůstanou na papíře. Protože programových prohlášení, akčních plánů a dalších papírů máme hromady, ale v praxi bohužel skutek utek'.

A ještě bych se krátce zmínila k sociálním službám a tady bych chtěla ještě klást důraz na financování neziskového sektoru.

Bohužel se tady musím ptát, kde na to vezmeme peníze, a ta otázka tady již zazněla u některých mých předřečníků.